Já se přiznám, že vůbec nevím, co jsou to zombie myšlenky. To se týká oddělení mysli od těla a teď se mně zdá, že u pana ministra kultury se oddělila slova od myšlení a slova od reality. Já nebudu polemizovat s vaší typickou socialistickou pozicí, která dovedla už řadu zemí do ekonomických potíží a řadě lidí způsobila problémy. Na to máte právo. Já vás dokonce ani nepřesvědčuji, že si máte myslet, že nižší daně jsou dobré. To respektuji, že tento názor máte, ale budu polemizovat s tím, co jste si vymyslel, protože vy jste polemizoval sám se sebou, se svými představami a se svou politickou stranou. Já jsem se divil jiné věci, že je takový pokřik kvůli tomu, že chceme snížit daně a nechat lidem více peněz, a nikoho nezajímá, že vaše vlády tady dávají 500 mld. deficit, 320 mld. deficit, a to je jako v pořádku? A těch našich 90, které necháme lidem, to je tak velký problém? Ne, není! Druhá věc. Vy jste tady hovořil o tom, jak omezíme vzdělání a já nevím, co všechno. Vy investujete málo. A vy jste ti, kteří tady předkládají deficitní rozpočty v době ekonomického růstu. A my každý rok ukazujeme, kde se dá ušetřit. To jste si nevšiml? To jste si měl všimnout, pane ministře! A poslední poznámka. Paní ministryně z vaší koaliční vlády s tím přišla.

Děkuji za slovo.

420 miliard!, což je zhruba 40 % přibližně, nahrubo.

Vy nechcete, aby lékaři měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby učitelé měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby policisté?

Mluvte o učitelích, lékařích, manažerech, kvalifikovaných zaměstnancích, malých podnikatelích! Na těch stojí česká ekonomika a Česká republika! Taková společnost vůbec není! My tady hájíme zájmy těch, kteří sami sebe definují jako střední třídu.

Děkuji za slovo. Za prvé, v Brně vládne koalice, ve které jsou zastoupeni i sociální demokraté. Finanční situace v Brně, která vede k tomu požadavku nebo k debatě o tom, že by se Národní divadlo Brno, stejně ale jako Národní divadlo Ostrava, převedlo pod Ministerstvo kultury, je dlouhodobá. To není žádný výmysl paní primátorky Vaňkové, o tom se debatovalo už v době, kdy byl primátorem vážený pan kolega Onderka, a dost možná ještě předtím. Jenom pro představu.

Prosím, máte slovo.

Neříkám, že dostatečný.

V první faktické poznámce jsem reagoval na ty vývody pana ministra obecnější a teď k tomu Brnu. Děkuji kolegovi Holomčíkovi, že už některé věci vysvětlil, ale ministrovi kultury musím připomenout, že tady máme i instituce celostátního významu s obrovským kulturním přesahem toho konkrétního města, a ten systém financování je dlouhodobě nastaven tak, že to leží na bedrech těch měst.

Například když se podíváte do okolních zemí, tak takové instituce, jako je třeba Národní divadlo v Brně nebo Filharmonie v Brně, jsou často financovány tak, že třetinu platí město, třetinu platí země nebo kraj, třetinu platí stát. Existuje spousta variant, jak toto nastavit. Neudělali jste nic, necháváte to na těch městech. A to prostě dlouhodobě nejde zvládnout.